Premiér Petr Fiala jezdí po zahraničí, místo aby se věnoval České republice.

A s automobily, s tím zákazem spalovacích motorů já vás upozorňuji, že to je obrovský problém, protože český průmysl je závislý na automobilovém průmyslu, pracuje tam obrovské množství českých občanů a generuje to i velké příjmy pro Českou republiku, takže to není jen o zaměstnanosti, to také to je velmi důležité že lidé budou přicházet o práci.

A máte vůbec domyšleno, co to udělá se zaměstnaností v České republice? Co to udělá s příjmy pro Českou republiku? Co to udělá s životní úrovní v České republice?

Děkuji za pozornost.

Nyní dvě přednostní práva k pořadu schůze. Nejdříve pan místopředseda Havlíček, následně se připraví paní předsedkyně Schillerová a pak ještě několik dalších přihlášených. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rád bych zařadil tři body. Postupně je představím a vysvětlím důvod, proč je žádám zařadit na dnešní jednání. Možná jsme zaregistrovali to, že jednotlivé země se začínají předhánět v energetické podpoře. Jenom za posledních pět dní se přihlásily k podpoře Španělsko a Portugalsko, a to ve výši 200 miliard korun. To je rámec, který si nechaly schválit v rámci Evropské komise na takzvaný iberský trh, konkrétně 150 miliard korun Španělsko a 50 miliard korun Portugalsko. Jejich cílem je vytvořit nástroje pro to, aby se energie na trzích těchto dvou zemích neprodávala za více než 40 eur za megawathodinu, a to v následujících šesti měsících. Jenom pro dokreslení, je to přibližně pětinásobně menší cena, než je dnešní cena na spotu v České republice.

A současně Německo již před několika měsíci zavedlo opatření, a to snížení na polovinu poplatků za obnovitelné zdroje.

Netvrdíme, že se nedá něco podobného vymyslet, ale proč jdeme touto komplikovanou cestou, když můžeme využít zjednodušený nástroj, a to snížení plateb za obnovitelné zdroje, což pro firmy a domácnosti činí ročně 19 miliard korun. To by bylo za předpokladu, že by se odpustily stoprocentně tyto platby, ale dokonce my můžeme jít takzvaným záporným tarifem, což by fakticky znamenalo, že si vláda určí přesně výši příspěvku pro danou domácnost, případně pro firmu. Je to jednoduché, je to rychlé a je to do značné míry i symbolické, protože nikdo dnes nepochopí, že má platit za solární tunel, když máme energetickou krizi. K tomu prosím bych zařadil tyto dva body je to konkrétně bod 69, paní předsedkyně, návrh na vydání zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, a současně bod číslo 70, a to je návrh na vydání zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a to z důvodu, že současně i navrhujeme, kde a jakým způsobem je možné využít financování odpuštění těchto plateb.